Jak jsem řekl, předkládaná transpozice je legislativně technicky celkem jednoduchá a předpokládám, že nevyvolá výraznější politické spory, ale na druhou stranu musím konstatovat, že systémy zajištění kvality a bezpečnosti opatřování, zpracovávání, distribuce a medicínského využití orgánů, tkání a buněk jsou nesmírně složité.

Protože celý tento legislativní komplex vznikal postupně, je práce zdravotníků a dalších zapojených osob usměrňovaná touto legislativou poměrně spletitou záležitostí, nemluvě o dohledu státu nad dodržováním správných postupů podle této legislativy. Podobně potom i novelizace uvedené legislativy jsou technicky mimořádně náročnou věcí, se kterou je potřeba zacházet velmi opatrně. Transpoziční úpravy popsaného systému, které nám předkládá nyní Ministerstvo zdravotnictví, jsou, jak již jsem předeslal, relativně jednoduché a přehledné a pokusím se jejich účel vysvětlit. Transpozice je v pár bodech, ale jaksi zásahy do systému jsou složité k vysvětlení. Proto řeknu několik obecných věcí.

To každý zná čekací listina na ledvinu je často diskutována, jak je relativně dlouhá. Transpozice v podstatě do takto popsaného transplantačního systému práce přesouvá ty tkáně a buňky, které jsou medicínsky použité bezprostředně bez jejich uchování v zásobách a jsou předem určené pro konkrétního čekajícího příjemce. Nejčastějším příkladem jsou tzv. transplantace kostní dřeně.

Druhou kategorii tkání a buněk tvoří tzv. minimálně manipulované tkáně a buňky, které nejsou určené k okamžitému použití.

Prostě produktů, které se vyrábějí na sklad, je mnohem více než těch, které jdou k transplantacím.

To evropská směrnice umožňuje.

Ten nevyžaduje centrální evidenci příjemců, kteří jsou dostačujícím způsobem evidováni u konkrétních poskytovatelů příslušných zdravotních služeb.

Proto je pro naplnění evropské směrnice třeba specifikovat tkáně dovážené ze třetích zemí a rozlišit, zda se jedná o tkáně určené k přímému použití, nebo o tkáně, které byly nějakým způsobem manipulovány. K tomu slouží transpoziční bod č. 21 opravující § 26a v odst. 2 písmeno a), což umožňuje přechod na jednotný evropský kód, který je blíže specifikován v transpoziční novele zákona o tkáních a buňkách, který jsme projednávali v předchozím bodě.

Na závěr doporučuji propustit zákon do druhého čtení, kde bude místo na diskusi případných detailů celé, znovu opakuji, velmi mimořádné procedury.